Já nebudu komentovat vystoupení, jednací řád mi to neumožňuje.

Děkuji. Já bych chtěl požádat paní ministryni, zda by přece jenom nezvážila, že by odpověděla mému kolegovi Dominiku Ferimu.

A všichni čekali, že to bude na této schůzi, že to vláda předloží v legislativní nouzi, což neudělala.

Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova paní ministryně ne, paní zpravodajka také ne.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji.

Tak v tom případě se ptám, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Nyní se ještě před zahájením bodu číslo 4 hlásí s přednostním právem místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

Protože už půl roku tady leží ve Sněmovně návrh z pera SPD. Náš zákon tady leží právě na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tento návrh vláda odmítá a nedala k němu kladné stanovisko, když ho projednávala ve vládě.

Takže jak to tedy je?

Tak a teď co jim tedy mám odpovědět?

Takže ten tady není. Váš návrh tady taky není.

Takže já se vás, paní ministryně, chci opravdu seriózně, věcně zeptat, prosím, řekněte mi, kdy tedy navrhujete předložit ten zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti.